Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Mám za to, že to byly... Omlouvám se.

Tento návrh nebyl přijat. Teď mám za to, že jsme hlasovali o všech návrzích. Je tomu tak. V tom případě můžeme pokročit k projednávání jednotlivých bodů.